Ale jenom chronologicky. My jsme již v červenci 2018 prezentovali analýzu, nezávislou analýzu, která hovořila o problémech premiéra vzhledem k českému zákonu proti střetu zájmů. Bylo to období, kdy zároveň mělo vstoupit v platnost finanční nařízení Evropské unie proti střetu zájmů.

Protože z našich údajů a z údajů ze slovenského rejstříku konečných vlastníků, z analýzy, kterou jsme měli od skandinávských právníků, jakou roli hraje osoba obmyšlená, jsme měli důvodné podezření, že v budoucnu může hrozit riziko, že Česká republika vyplatí peníze v rámci dotačních programů a tyto nebudou Evropskou unií České republice uhrazeny, popřípadě budou muset být vráceny a ty peníze zaplatí český daňový poplatník.

Opět nám bylo sděleno, že vše je v pořádku. Já jsem se tady dokonce setkal při návštěvě s eurokomisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu, která byla hostem výboru pro evropské záležitosti, a opět jsem se jí na postup v této věci dotazoval. My jsme nakonec odeslali čtyři výzvy úřadům pod třemi ministerstvy Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj , aby začaly dodržovat evropské a české předpisy ke střetu zájmu potom, co se v médiích objevilo právní stanovisko Evropské komise ke střetu zájmu. To už probíhal audit Evropské komise, který se zaměřil na specifická období.

Evropská komise nebyla příliš aktivní.

A to právní stanovisko, které se opět dostalo do médií v prosinci, vypracovalo právní oddělení Evropské komise, což jsou špičkoví právníci, kteří řeší evropské právo pro jednotlivé země Evropské unie.

A požadavek auditu byl, základním požadavkem bylo zjištění, zdali řídicí a kontrolní systémy jsou v souladu s právním rámcem, který by měl vést k zamezení střetu zájmů.

Ve stručnosti lze říci, že audit v souvislosti se střetem zájmu prověřoval systém řízení a kontrolní systém a prověřoval jednotlivé projekty v rámci přerozdělování dotací. Auditní zpráva, i když obsahuje často pouze ukazatele na to, co bylo zjištěno, a skutečně finální verze bude až na základě komunikace českých ministerstev, respektive úředních aparátů, s Evropskou komisí, tak hlavní body, které v ní zazněly, odpovídají tomu, co jsme my v prvotní fázi, to znamená v červenci 2018, na základě analýz, které v té době byly k dispozici a které potvrdil prosincový nález evropského legislativního orgánu pod Evropskou komisí, tak potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a společnosti Agrofertu čerpaly v některých případech dotace neoprávněně. Z tohoto důvodu by měla být stanovena finanční korekce. Tady už zaznělo několikrát od mých předřečníků i od jednotlivých ministrů, že finální částka se může lišit, nicméně tato zpráva, která přišla do České republiky v pátek, hovoří o velkých číslech, a že by ty korekce byly z těchto čísel staženy na nulu, tudíž na 0 %, a závěry, že vše je v pořádku, v tuto chvíli snad nikdo neočekává. Zpráva také velice ostře popisuje selhání kontrolního mechanismu a státní správy, což není moc v souladu s tím, co zde zaznívalo prostřednictvím vystoupení paní ministryně Dostálové.

SZIF nyní je připraven k podepsání smlouvy na zhruba 40 milionů v dotacích, a pokud tedy nyní máme v ruce takto závažné zjištění, nehledě na to, jak dlouho bude probíhat komunikace Evropské komise s Českou republikou, tak rozhodně v tuto chvíli není žádoucí, aby dotační programy na nenárokové dotace firmám, které jsou zaparkovány ve svěřeneckém fondu člena vlády, aby tyto peníze byly uvolňovány.

Já bych chtěl poděkovat, že i když v trochu netradiční formě a bodu Sněmovna umožnila schválení tohoto bodu, zařazení tohoto bodu, a doufám, že společnými silami dojdeme i k uspokojivému stanovisku, které pak Sněmovna schválí vůči vládě, protože situace je vážná.